Ještě pro pana poslance Kučeru.

A zkontrolujme si to. Máte pravdu. Co jiného můžu dělat? Co jiného můžu říct? Ale já to taky udělám, pane kolego. Pokud se týká prolomení limitů pana poslance Váchy, ne jeho limitů, ale územně ekologických limitů, není to tajemstvím a opakovaně jsem to řekl: ano, hlasoval jsem na vládě 19. října 2015 jako jeden z ministrů pro prolomení těžebních limitů na Dole Bílina.

Já tady nebudu dělat žádné politické tanečky. Koupili jsme si deset let času.

Jednoznačně je.

A budu nejradši a opravdu spokojen, když se nakonec ukáže, že Česká republika uhlí nebude potřebovat. Ale kdyby ho náhodou potřebovala jako strategickou surovinu, tak bych byl zvědav, co by pak říkali lidé, kteří to dneska kritizují. A já se za to nestydím. Zeptám se paní poslankyně Fischerové a pana poslance Bendla, zda to jsou faktické poznámky, nebo řádné přihlášky. Pan poslanec Kučera chce faktickou, takže ještě poprosím pana poslance Klána, aby posečkal. Děkuji za slovo.

Ke slibům, které jsme tady slyšeli od pana ministra Brabce.

A ono to či ono není. Nyní tedy pan poslanec Klán, potom paní poslankyně Fischerová, potom pan poslance Bendl. Děkuji za slovo.

Budu se zaměřovat na tuto část problémů, nebudu se zaměřovat na nějaké prolomení limitů nebo samotnou inspekci životního prostředí.

Jestli je to právní rozbor Ministerstva vnitra a náměstka pro státní službu pana Postráneckého? Anebo právní rozbor Ministerstva životního prostředí?

Mají tam být uvedeny explicitně na rovinu, protože pokud tam nebudou uvedeny, tak budeme pořád v tomto bludném kruhu. Na úplný závěr bych chtěl říci, že samozřejmě nepopírám, že šéf inspekce životního prostředí je člověk na správném místě.

Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme. Prosím paní poslankyni Fischerovou.

Pane předsedo, děkuji vám tímto opět za slovo. Budu reagovat na slova pana ministra Brabce, jestli mě tedy poslouchá. Tímto se ptám.

Takže vaší odpovědi si dovolím nevěřit.